Děkuji, pane poslanče. Možná všechny překvapím, že prosazuji i návrh, který je určitým bičem na cyklisty.

Pan poslanec Polanský a poté pan poslanec Jurečka.

Spolu s ním podpoříme, respektive doporučíme klubu podpořit některé další pozměňovací návrhy.

Dále podporujeme návrh kolegyně

Rovněž také podpoříme návrh kolegy Jurečky označený jako H3, který navyšuje pokuty na místě za neuposlechnutí výzvy k vážení přetíženého vozidla. Já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost. A mám tu faktickou poznámku pana poslance Dolínka.

Děkuji a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jurečka. Dobré dopoledne.

Tento návrh míří na omezení pohybu těchto vozidel na silnicích druhých a třetích tříd.

Já jsem zaznamenal, že k tomu návrhu byly velmi takové krátké reakce typu, že to strašně zkomplikuje dopravu pro tuzemské dopravce, že to prostě bude znamenat obrovské problémy pro naše dopravce, naše firmy, živnostníky.

Navrhuji zvýšit tu sankci na částku 100 000 korun při odmítnutí vážení a případně v druhé variantě i návrh, který by znamenal, že sankci nebude platit jenom řidič, ale provozovatel toho vozidla, pokud ten trvale vytváří tlak na své řidiče.